Já to nepodpořím, protože je potřeba se někam trochu pohnout.

Takže mě to celé fascinuje. Vrátit k přepracování!

To je potřeba celé propracovat!

Další faktická poznámka pan poslanec Chalupa. Připraví se pan poslanec Stanjura. Děkuji za slovo, vážení kolegové, kolegyně, já tady pana kolegu pobavím dál. Odmítám tady dělat politiku takovou, že se tady budou utrácet státní peníze, peníze daňových poplatníků, za věci, které nejsou připraveny. Tady je spousta iniciativ: Bezpečná města, Smart City.

Děkuji. Pro pana předsedu hospodářského výboru vaším prostřednictvím: Já jsem to křoví dělal taky na té tiskové konferenci a pro ten zákon hlasovat nebudu. A argumenty jsou racionální, nejsou politické. Mohl bych uvádět nějaké příklady, které by nebyly úplně přiléhavé. Můžeme se pak pochválit, že jsme si něco pořídili, že to vypadá jakoby pokrok, ale pokud to v praxi nevyužijete, tak to v zásadě je úplně zbytečné.

Já jsem zas překvapený, když opoziční poslanec si stěžuje na to, že neprocházejí vládní návrhy zákona. Neměli bychom posuzovat, jestli vystoupení těch poslanců jsou z vlády, nebo z opozice, ale v takhle věcné a technické věci bychom měli posuzovat vystoupení, zda jsou pravdivá, nebo ne. A myslím si, že schválení tohoto zákona je zbytečné, nikam nás neposune, je to takový výstřel do tmy. Protože pak se budeme divit, že ten detail vlastně k ničemu není. Dávejme jim možnost možnost a motivujme je k tomu, aby tu možnost využívali. Neříkejme to. Letos končí! Pořád ty doklady měníme.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Toto je třetí čtení zákona o občanských průkazech. Spíš by mě zajímalo, když jste mluvil o tom, že to je významný krok dopředu, kdybyste mi konečně třeba vy, konkrétně vy ukázal, kam tu čtečku mám zapojit. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hájek.

A dneska ho pan Klán překonal. Já se omlouvám.

A potom si tady stěžuje, že neslyší.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Už jsem se dostal na řadu, takže jenom krátce, protože vidím, že pan ministr se hlásí o slovo a že chce vystoupit.

K tomu, co tady říkal kolega poslanec Klán. No, ony přece za chvilku budou volby, takže proč se tomu divíme, že tady dochází k takovým najednou podivnostem ve vládní koalici. A k tomu, co říkal Zbyněk Stanjura, že bude posuzovat věc pragmaticky, reálně. Já s tím naprosto souhlasím. Už se to tu také stalo, že Sněmovna posuzovala věci pragmaticky, reálně a ne podle toho, kdo to předkládá a s jakým cílem, ale naprosto pragmaticky. Akorát je škoda, že k takovýmto hlasováním, kdy se budeme zabývat věcnou stránkou věci, dochází až ve čtvrtém roce této vládní koalice a že řada předchozích hlasování podle mého názoru tedy bohužel byla vedena nějakou koaliční soudržností, a ne tím pragmatickým rozumem. A očekávám, že se pan ministr vyjádří výrokům nebo k názorům pana předsedy hospodářského výboru Pilného, o kterém já vím, že tento názor tady prezentoval konzistentně při projednávání tohoto sněmovního tisku. Děkuji za slovo. Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Gabal, připraví se pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče, váš čas.

Pak vaším prostřednictvím tady k panu kolegovi Klánovi.